Kde jsou ta očkovací centra v krajích? Kde jsou pokyny pro hejtmany a pro krajské radní pro zdravotnictví, jak v jednotlivých krajích menežovat očkování? Neexistuje to. Čeká nás nejnáročnější logistická akce za posledních třicet let. A jak k tomu přistupujeme? Nepřijde vám to legrační?

Premiér Babiš má najít toho nejlepšího odborníka na logistiku, zaplatit tým lidí okolo něj a představit nám, co je skutečná očkovací strategie a co musí obsahovat. Kdo bude očkovat a kde? Jestli to budou praktičtí lékaři, jestli budou očkovací centra, jestli to bude v krajských nemocnicích. A pokud to bude v krajských nemocnicích, tak kdo v těch krajských nemocnicích bude očkovat? Znovu tady opakuji, Bavorsko už teď má 2 500 lékařů, kteří jsou vyčleněni pouze na očkování.

Lidé ztrácejí motivaci dodržovat tato opatření, pokud pouze přicházíte s tím, že chcete prodloužit nouzový stav, ale nepřicházíte s řešením. Vždyť ty kompenzace stále nejsou plnohodnotné. Kdy samoživitelky nemohou koupit dárky k Vánocům, protože jste se jejich problematikou, byť jsme to navrhovali, odmítli tady ve Sněmovně systémově zabývat. Kde je to řešení? Vy popisujete situaci, pane ministře, hezky a správně. Vy žádáte o prodloužení nouzového stavu, ale co nám přinášíte? Kde je ten plán vlády, který vy máte pro ty následující měsíce? Je ten plán přijít za měsíc zase s žádostí o prodloužení nouzového stavu? To není žádný plán. Nerespektujete vlastní systém PES, který jste vytvořili. Rozhodujete se úplně mimo něj. Nemáte očkovací strategii, nekompenzujete a všechno v této zemi bude řídit Andrej Babiš. Já se toho bojím. Já bych opravdu chtěl, aby v této zemi odborné procesy řídili odborníci. A vláda je před třetím selháním. Jarní selhání s nedostatkem materiálu, letní potažmo podzimní selhání v tom, že Andrej Babiš nevěřil odborníkům a dělal PR rozhodnutí před krajskými a senátními volbami. A je tady třetí selhání, prostě nepřipravená očkovací strategie. Přesvědčte nás, pane ministře Blatný, o opaku.

Prostě vaše vláda selhala. Vy jste nedali lidem pocit bezpečí. Vy jste nedali lidem vizi toho, že vláda umí určovat priority a zabývat se v krizi jenom tím, co je opravdu důležité. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane zpravodaji.

Prosím, máte slovo.

Čím více vládních restrikcí, tím více nemocných a větší epidemie. Tedy přesně naopak, než by to mělo být. Rozhodně nechci a nebudu situaci bagatelizovat a ani jsem to nikdy nedělal. Ale naštěstí už všichni víme, že čísla, která vláda a média uvádějí, o samotné vážnosti situace, až tak nic neříkají. Šíření viru je naprosto přirozené.

A ostatní nechme žít a pracovat při základních opatřeních. A co je zásadní, velmi zlé, je, pokud nám roste počet lidí, které bychom mohli řadit mezi ohrožené. Tento počet ohrožených vláda zvyšuje tím, že lidem omezuje činnost, která by jim zvyšovala obranyschopnost, a naopak šířením děsivých, negativních zpráv a omezení zvyšuje stres, který je přímo odpovědný za pokles přirozené lidské imunity. Navzdory vládě se naštěstí děje opak. Počty skutečně nemocných klesají a doufám, že se už všichni shodneme, že pozitivně testovaný není nemocný a nemocný je jen ten, kdo skutečně onemocní, tedy má teploty a skutečně vážné obtíže.

Pokud jsou mezi námi lékaři, jistě nám řeknou, kolik lidí je v této zemi skutečně vážně nemocných a umírá na skutečně velmi závažné a kruté nemoci jako rakovina či kardiovaskulární problémy. V tuto chvíli to jsou desetitisíce lidí.

Podle odborníka na ústavní právo Jana Wintra se nynější situace nezměnila tak radikálně, že by to vládu opravňovalo vyhlásit nový nouzový stav. O trochu radikálnější názor má profesor ústavního práva Jan Kysela, který komentoval možnost, že by vláda vyhlásila nově nouzový stav bez souhlasu poslanců.

Muselo by tedy být vidět na vývoji pandemie například to, že dojde k prudkému zhoršení. Já bych dodal ještě další zcela vážný důvod, proč nesmíme už prodloužit nouzový stav, proč nesmíme vládě dovolit zcela zbytečně omezovat svobody občanů a firem. Nejde jen o to, že opatření diskriminují některé obory činnosti a že kabinet nepřijímá dostatečné kompenzace, finanční kompenzace.